Zeptám se znovu, jestli se ještě někdo další hlásí v tuto chvíli do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Prosím paní senátorku o závěrečné slovo a prosím sněmovnu o klid.

Takže já bych tuto situaci určitě přivítala.

Téměř rok zasedala na Ministerstvu průmyslu a obchodu k těmto přeložkám pracovní komise.

A můžeme diskutovat o těch jednotlivých ustanoveních, která tam jsou. Já jim rozumím.

Dobře, tak prosím pana poslance Adamce.

My podpoříme vrácení, přerušení... Děkuji za pozornost.. Děkuji. To byla tedy výzva.

Jestli všichni víme, o čem budeme hlasovat, zahajuji hlasování.

Pozdě. Já se omlouvám, v tom případě toto hlasování je zmatečné.

Prosím, případně příště i klepat. Já tedy opakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že vrátíme tento návrh zákona k novému projednání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, takže budeme v projednávání pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny. Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy nebo má případně nějaké další procedurální návrhy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Zřejmě tomu tak není.

Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodaji. Budeme pokračovat.